Děkuji. Nyní můžeme pokračovat v řádné rozpravě a to je paní poslankyně Jana Černochová, řádně přihlášená. Paní poslankyně, mohu přečíst ještě došlé omluvy?

Samozřejmě že ty důkazy, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Zlatuško, tady fyzicky mám. Zde mám samozřejmě důkazy, že jsem toto zaměstnání sám opustil, abych se stal manažerem dceřiné společnosti téže banky. Takže tady toto konkrétně mám. Tak to prostě je. Děkuji za pozornost. Nyní s přednostním právem předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Ale právě v tuto chvíli mám pocit, že je ten čas, abych využil svého přednostního práva. To, co zde zaznělo od kolegů z hnutí ANO, to bylo tolik nepravd, tolik lží, a kdybychom na každou měli reagovat, tak ta schůze bude skutečně velmi dlouhá.

Je od doktora Ivana Přikryla, kterého možná znáte a právě jehož jméno zde bylo zmíněno. Tak tedy dovolte, abych přečetl jeho reakci: